Pro tuto zimu nemáme jinou alternativu!

Takže občané by mohli v referendu rozhodnout, co si tedy přejí, a podle toho by se vláda měla potom závazně řídit. Ale vy to nechcete, vláda Petra Fialy to nechce takto udělat.

Tady je dobré říci, kdo se dokonce explicitně vyjadřuje proti tomu, aby tady vůbec byla demokracie. Je to například TOP 09, ti přímo jsou proti demokracii, protože ti tady řekli, že nechtějí žádný zákon o referendu, nechtějí, aby občané měli kontrolní roli.

Takže ve svých osobních životech tomu bránit nechcete, sami sobě, ale občanům tomu bránit chcete z té politické roviny, když nějaký svazek uzavřete a pak to má nějaký vývoj a vznikne nespokojenost. Tady je vidět přesně to pokrytectví, pokrytectví ostatních politických stran kromě SPD.

Referendum má být proto předem neomezené vyjma základních povinností státu vnitrostátních i mezinárodních.

Ale jak říkám, někdy nahoře, někdy dole, my také se můžeme dostat samozřejmě každá strana, jak víte, tak během volebního období může jít nahoru, dolů.